Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Pane poslanče Profante, máte zájem? Nemáte, super. Omlouvám se. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A prosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit.

Není už zájem, takže končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj. Nemají zájem. Takže přistoupíme k hlasování.

Přečtu mezitím omluvy, protože potom skončíme. Takže paní poslankyně...

Budeme hlasovat o tom, že je tady návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

Návrh byl přijat. Končím druhé čtení i tohoto návrhu, přerušuji schůzi.